Proč to vše zmiňuji? Nepřipadá vám to jako přílišná bagatelizace, pokud si uvědomíme, že za dva roky nedošlo k potrestání viníků a odškodnění rodiny, natož oficiální omluvě ze strany nemocnice?

Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Pane ministře, můžete.

Zjevně tam došlo skutečně k nějakému pochybení v oblasti, zejména bych řekl organizace péče, nikoliv pravděpodobně, pokud jde o samotný výkon, ale spíše následek, který nebyl řešen adekvátně.

Pouze poděkuji panu ministrovi a zeptám se.

To neříkám, že je případ této nemocnice, ale obecně.

Děkuji panu ministrovi. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci mluvit o účtu za elektrárnu Varna v Bulharsku, do které investovala společnost ČEZ, a. s., ve které vykonává akcionářská práva za 70% podíl Ministerstvo financí České republiky. My už jsme se obrátili na vládu s interpelací, dali jsme tam nějaké otázky k hospodaření.

Protože jsme dali dohromady, jak si na tom investice stojí.